Schválení této studie bude ponecháno orgánu územního plánování. Informace o území, které územní plánování shromažďuje pro svou potřebu, budou uvolněny pro celou veřejnou správu, tzn. státní a územní veřejnou správu, všechny samosprávy. Budou zkráceny lhůty pro podání návrhů na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy na jeden rok, což je zkrácení o dva roky ode dne nabytí jeho účinnosti, a to shodně pro všechna opatření obecné povahy. Dokumenty územního plánování budou povinně, a to úplně všechny, zveřejňovány na internetu. Také se odstraňuje stav, kdy dotčené orgány diktovaly své požadavky bez toho, že by tyto požadavky zdůvodňovaly a držely se zmocnění ve svém zákoně, co mohou činit. Návrh zákona byl připravován se snahou přispět právě ke zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb, tzn. umisťování, povolování a kolaudace. Toto jsou tři procesy, kterými se zabývají všechna rozhodování, všechny části povolení v rámci stavebního řízení. V oblasti územního rozhodování a stavebního řádu je prioritní zavedení úplně nového společného řízení, které umožní investorovi posouzení umístění i povolení stavby v jednom řízení a získání jednoho povolení na stavbu či soubor staveb také v případech, kdy tomu v současnosti brání rozdílná příslušnost stavebních úřadů. Navíc souběžně dojde také k posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, jeli vyžadováno. Navrženou úpravu společného řízení považuji za maximum, kterého bylo možné dosáhnout při zachování současné organizace veřejné správy a v rámci formátu novely, nikoliv návrhu nového zákona, který v tuto chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje. Novela stavebního zákona žádným způsobem nezasahuje do počtu existujících obecních stavebních úřadů. Do budoucna počítáme a předpokládáme upřesnění jejich správních obvodů, a to prováděcí vyhláškou ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Je také pochopitelné, že všeobecná kritika zdlouhavé přípravy staveb se soustředí na stavební zákon, protože se staví podle stavebního zákona, ale spousta staveb podléhá právě jiným zákonům. Z pohledu investora samozřejmě stavební zákon představuje až tu konečnou fázi povolovacího procesu. Vedle stavebního zákona, tzn. obecného předpisu, je řada dalších, zvláštních zákonů, které upravují povolování speciálních staveb, ochranu jednotlivých veřejných zájmů nebo mají další vazbu na stavební zákon.

Toto všechno jsou změny, které jsou vyvolány novelou stavebního zákona.

A tady musím říci, že to Ministerstvu pro místní rozvoj velmi pomohlo, než jsme tento zákon pustili do meziresortního připomínkového řízení a samozřejmě dalších debat. Přestože vláda o některých zásadních otázkách a následně rozporech rozhodla jinak, než právě byly představy Ministerstva pro místní rozvoj, je tato novela silným a opravdu dalším krokem ke zlepšení situace. Návrh zákona obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb a také přispějí ke zlepšení investičního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, především našich firem. Nyní mi ještě dovolte stručnou informaci ke změnám v zákoně EIA, tzn. v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí, kde Ministerstvo životního prostředí je spolupředkladatelem tohoto zákona.

Transpozice revidované směrnice EIA proto bude provedena Ministerstvem životního prostředí samostatnou novelou, ve které budou rovněž obsaženy další úpravy reflektující snahu o zjednodušení a zkrácení procesu EIA. Novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí navazuje na změnu stavebního zákona, která zavádí územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí. Jsou to velice složité názvy, nicméně jsou to názvy, které navrhovala Legislativní rada vlády, kde byl vyloučen název jedno povolovací řízení nebo jedno koordinované řízení.

Zde si dovolím vás o tom informovat. Jedná se o podpisy v tzv. podporující podpisové listině, kdy zvítězila varianta navýšení počtu podpisů nad 500 osob namísto dnešního požadavku 200 podpisů.

Já bych vám ráda poděkovala za pozornost. Velice si uvědomuji závažnost této novely. A jak jsem již zmínila, ambice Ministerstva pro místní rozvoj byly mnohem větší. A vím, že je apel na jedno kontaktní místo, jeden stavební úřad, nicméně to musí být podmíněno změnou kompetenčního zákona. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ministerstvo pro místní rozvoj nám předkládá rozsáhlý návrh novelizace stavebního zákona a dalších 43 souvisejících předpisů.

Řada změn vychází z nutnosti transpozice a implementace právní úpravy Evropské unie.

Novela samozřejmě přináší i pozitiva, jež stavebnímu sektoru přinesou alespoň částečné úlevy. Paní ministryně jich tady vyjmenovala řadu, takže je nebudu opakovat, mám je tady uvedené.